Upravo zbog toga su najrazvijenije zemlje EU su se dugo opirale takvom jednom modelu gdje EU komisija može u ime cijele EU ići na međunarodna tržišta kapitala. I mislim da je to kolega Pavić, izuzetno važno, vi ste dijelom to istaknuli u vašoj raspravi, a kroz ovu repliku, htio bih da se to još dodatno pojasni hrvatskim građanima. Tu su bile neke bojazni da će naši mladi to vraćati generacijama. Neće, mene čudi da netko razmišlja o javnim financijama kao kućanstvu, ako će netko vraćati, vraćat će mladi razvijenih zemalja, ali neće čak niti oni. Vraćat će se novac iz pojačane ekonomske aktivnosti koja će se potaknuti tim sredstvima. U prosjeku 70% EU sredstava odlazi u sekundarnoj nabavi u zemlje zapadne Europe jer su oni razvijeniji, podatnije ekonomije i kao takve treba konsenzus svih premijera, dakle zašto bi jedan Macron, zašto bi jedan Angela Merkel i jedan Kurz potpisali ako je to štetno njihovim državama jer oni znaju da ovim sredstvima će oni osigurati dodatnu ekonomsku aktivnosti svojim gospodarstvima, a isto tako i porezi ako će ih uopće biti, bit će razmjerno razvijenosti jer oni koji imaju razvijenije ekonomije će ih više plaćati.

Dakle replika na ovo što ste rekli oko toga da ste osigurali potpore za radna mjesta. Istina, vi ste osigurali potpore za radna mjesta. Ono što mi predlažemo da u sljedećoj iteraciji potpora bude jer da nisu potpore za radna mjesta već da su potpore za radnike i da ih dobivaju radnici jer se to razlikuje, radno mjesto, na radnom mjestu može raditi Pero Perić, a može raditi i netko drugi pa Pero Perić dobije otkaz mada je njegov poslodavac dobio potporu. Iz tog razloga mi tražimo da one potpore koje će biti usmjerene na socijalnu sigurnost radnika, budu direktno isplaćivane njima. Drugi dio replike odnosi se na to da ste se pohvalili sa apsorpcijskim kapacitetom, na temelju podataka o ugovorenosti. Hoću vam reći da javnost bi trebala znati da se apsorpcijski kapacitet ne mjeri isključivo indikatorom ugovorenih sredstava već posebno isplaćenih sredstava i na kraju naravno i ovjerenih sredstava. Benčić na pitanjima. Posebice mjere aktivne politike zapošljavanja uključuju različiti set mjera. Neki se isplaćuju za zaštitu radnih mjesta poslodavcima, neke mjere odlaze radnicima direktno, neke mjere idu za sačuvanje radnih mjesta poput ovih novih na koje smo za 600 tisuća radnih mjesta osigurali 5,5 milijarde kuna. Ova Vlada je osigurala dvostruko više sredstava za aktivne politike zapošljavanja nego prije. Upravo radi apsorpcije europskih fondova, samo bih spomenuo, neke od njih mjere samozapošljavanja gdje mlada osoba može i ide direktno dakle, poduzetniku do 100 tisuća kuna.

Poštovani kolega, spominjali ste koliko sredstava imamo na raspolaganju u ovoj perspektivi, a isto tako bi valjalo napomenuti da je upravo pregovaračkim sposobnostima i stručnošću, omogućeno da e i dalje ova sredstva koriste M Plus 3, da je naša participacija svega 15%, da nije povećana na 2 ili 30%, dakle 85% od sredstava je dakle i dalje su bespovratna odnosno europska sredstva i sve to onda u odnosu na ukupna sredstva koja povlačimo onda je to nešto što jako puno nam daje nade da ćemo itekako iskoristiti za vrijedne projekte. Hvala lijepa. Pa upravo ovo što ste rekli, dakle cijeli paket višegodišnjeg financijskog okvira je vrlo velik dokument koji će isto tako imati jedno 50-tak uredbi, a ključne stvari koje smo mi branili ko zemlja članica, a utjecali i ko zemlja predsjedateljica je da neke stvari unutra se zadrže. Tu bi istaknuo da stopa sufinanciranja ostane na 15%

Udvostručenje s te stope sufinanciranja bilo bi katastrofalno za naše jedinice lokalne i regionalne samouprave. Druga komponenta koja je zadržana je n+3 pravilo, da sredstva iz jedne godine možemo koristiti još 3 godine i tu nam je upravo to pravilo daje sigurnost da ćemo sva sredstva iskoristiti i Hvala poštovani potpredsjedniče. Već sam kroz repliku ministru Mariću govorio o tome kako povoljno zaduživanje koje nije naša zasluga nego je odraz stanja na tržištu kapitala ne može biti razlog za nekakvo slavlje, za hvalospjeve posebno ako uzmemo u obzir da Vlada to je ista ova Vlada, gotovo isti koalicijski partneri samo što sada umjesto Milana Bandića imamo neke nezavisne zastupnike koji su izabrani na listi HDZ-a koji podržavaju Vladi ali kralježnica Vlade je ista to je SDSS i manjine, zapravo u protekle 4 godine nisu napravili gotovo ništa. Ni što ste tiče reforme javne uprave, niti što se tiče reforme teritorijalnog ustroja, niti što se tiče smanjenja broja političara i dužnosnik, niti što se tiče efikasnosti našeg pravosuđa i njegove neovisnosti. Sve te prijedloge koji bi zapravo omogućili hrvatskom gospodarstvu da bude otpornije na ovakve udare i izazove je MOST predlagao u ove protekle 4 godine kroz zakonske prijedloge i reformu pravosuđa koja je ovdje odbijena u Hrvatskom saboru i reformu izbornog zakona koja je odbijena još smo imali ukradeni referendum i to je ono što je žalosno. Isto tako predložili smo i Zakon o regionalnoj i lokalnoj samoupravi kojim bi smanjili broj dužnosnika za 3.000 više od 3.000, to se nije ni raspravilo ovdje u Hrvatskom saboru, a predlagali smo i smanjenje nameta za naše poduzetnike, za naše obrtnike, za naše ugostitelje, sve se to redovno ovdje odbijalo. I evo jedino što mogu izraziti nadu da će ova vladajuća većina, bez obzira što je tanka, ali evo premijer se voli hvaliti da je on ostvario veliku pobjedu na ovim proteklim parlamentarnim izborima, da će nešto od tih reformi provesti. Svaki dobar prijedlog mi ćemo ovdje u Hrvatskom saboru podržati, ali predlagat ćemo i naše prijedloge, zapravo dovoljno je da ponovimo ono što smo predlagali u ove protekle 4 godine. To je bilo više od 50 zakonskih prijedloga, niti jedan nije bio prihvaćen, ne samo zakonski prijedlog, niti jedan amandman. Vidjeli smo jučer jako nervozne, jako nervozne reakcije, ne znam ovaj čemu tako, čemu tako ponašanje ali očito je premijer nervozan jer je cjelokupan koncept na kojem je ostvario i ovu izbornu pobjedu došao u pitanje. Dakle, svima u Hrvatskoj je jasno da je cijela ova priča oko stožera kao jednog političkog tijela zapravo jedna velika prevara. Isto tako to je priznao i ovdje prisutni potpredsjednik sabora Furio Radin da je uopće upitno jesmo li mi imali epidemiju u Hrvatskoj, a kamoli pandemiju, to je sada svima jasno. I to, cjelokupan taj koncept se propituje sa najviše pozicije u državi od strane predsjednika republike i jasno je otkud takva nervoza. Mi ćemo to dalje propitivati, nećemo vam dopustiti da za vrijeme ove situacije dovedete u pitanje ljudska prava i slobode. Borit ćemo se za slobodu govora, za slobodu ljudi na njihovo mišljenje jer nećete sigurno provesti ono što namjeravate, a isto tako borit ćemo se i za slobodu tržišta. Znači za tržišno gospodarstvo koje će imati određene socijalne komponente, ali dosta je ovog kroni kapitalizma, dostav je toga da vi kontrolirate sve u ovoj državi, da jedino onaj tko je vama blizak, koji ima vašu stranačku iskaznicu, koji je vaš donator, koji je vaš sponzor u ovoj državi prolazi dobro. Tome ćemo će se oštro suprotstaviti, a probleme zajmovima nećemo riješiti. Probleme ćemo riješiti hrabrošću da provedemo ove reforme o kojima sam govorio. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grmoja koji odlazite pa neće imati prilike odgovoriti, ali se, ne, ne replika je, imate replika, ali sve ok, ali nešto što sam htjela reći i ukazati mi smo u bivšem sazivu sabora bili saborski zastupnici i vi i ja. Dakle, možda to je bio jedan jedini ili ne znam to će drugi klubovi znati, ali zašto? Zato što bez tog amandmana, a riječ je bilo o Zakonu o imovini i ne bi mogli provoditi zakon pa su bili svjesni toga da ako to ne prihvate neće biti. Ali zaista činjenica je da u tom sazivu Sabora u kojem smo bili mi smo se trudili, davali konstruktivne amandmane, davali čak i neke prijedloge izmjene zakona bez kojih zakon se ne može provoditi i sve je redom bilo odbijeno. Možda živi bili pa vidjeli u ovom sazivu Sabora bude nešto drugačije, ja imam dosta goda pa nade baš i nemam u to, ali živi bili pa vidjeli. Meni je zapravo žalosno slušati komentatore koji govore da će ovaj saziv Sabora biti kvalitetniji jer navodno u prošlom sazivu su bili smo ekscesi. To nije točno. Dakle, prošli saziv je obilovao kvalitetnim prijedlozima od strane opozicije i što se tiče amandmana i zakonskih prijedloga, a to što je većini medija puno zanimljivije kad kolegu Pernara iznose iz sabornice to nije problem prošlog saziva nego problem općenito odnosa prema ovom visokom domu, prema kvalitetnim raspravama. Gledao sam jutros kako je HINA prenijela ovaj početak rasprave, samo ono što je govorio Zdravko Marić, bilo je kvalitetnih replika niti jedna replika se nije našla u tom izvješću kojeg su prenijeli portali i mediji, tako da jasno da nije tu samo problem u nama.

Evo govorimo o zaduživanju, Hrvatska koja je prezadužena država, postavlja se uvijek pitanje gdje će se ići sa tim zaduženim novcem, koji će biti kanali, dal će biti za održavanje ovolke uprave, županija koja je trebalo ugasiti već, već bi imali ušteđeno novca ne bi tribali ni posuđivati u biti. Županije su glavna kočnica razvoja RH. Međutim ja bih ovdje govorio uvaženi tajniče o vrlo bitnim stvarima, rizničaru, to je ono što je trenutno situacija, a to je onaj potez koji je vukla Slovenija i brojne druge države koje imaju imalo otpora prema bankama, a osjećaja prema narodu jer banke su solventne, banke su pune novca.

Pa bi bilo dobro da hrvatska Vlada predloži moratorij na kredite i kamate. Trenutno smo u krizi predstavnici Vlade u ogromnoj krizi, poglavito u turističkom sektoru, nažalost jel je samo turističke sektor u RH primaran, a nije trebao biti. On je bitan, ali on je trebao biti dodatna vrijednost našoj poljoprivredi, našem gospodarstvu da su ljudi prezaduženi i ne mogu vraćati svoje obaveze i kredite ni poljoprivrednici, ni radnici, a poglavito sezonci i oni koji su ulagali u turističke kapacitete i svi oni koji su ovisili o turizmu, a to je u Hrvatskoj 90% ljudi je ovisno o turizmu, što znači da je to ključna mjera. Ja se nadam da ćete čuti ovo što smo predlagali u proteklom mandatu kada se pojavila korona kriza, ali je i Slovenija to napravila, znači ne možemo reći to je nešto populistički. Moratorij na kamate i kredite jer ako je to Slovenija napravila, ako imate snage od svojih sponzora se oduprijeti, od banaka i raznih lobista. Nikako mi nije jasno zašto teleoperateri u RH, meni je jasno jel sam predlagao zakonske prijedloge jer se ponašaju kako god žele, zašto se ne ponašaju teleoperateri kao i u svojim državama, a ne da u RH 42% dobiti Deutsche telekoma ili njihove sestrinske tvrtke tj. 42% u zemlje odakle im dolazi ispod 20% i ostane državama EU ili ne triba ništa, ne trebaju im građevinske dozvole, rade što žele.

Ja sam davao zakone koji nisu prihvaćeni, teleoperateri u nas rade što god žele, e tu je se moglo uštediti. Zašto 20% imaju duplo veću dobit u Hrvatskoj nego u državama odakle dolaze? Zašto se ne ponašaju, ako smo mi jednakopravni, tako i u poljoprivredi, tako i u brojnim drugim stvarima. Znači nemojte pogodovati isključivo samo svojim sponzorima političkim nego je vrime da se stane i iza naroda. Europski fondovi, ja sam jučer govorio što se tiče okoliša, čitao sam u Ekonomist uvaženom listu da je Fond za budućnost 9,6 milijardi, da je najviše za poljoprivredu i zelene. Mi smo na dnu po povlačenju sredstava iz eu fondova. Ja sam i jučer govorio, evo sad iđem u Sinj na Sinjsko vijeće, to ću ih pitati, za to ću se boriti da aglomeracija očuvanje okoliša tj. kanalizacija otvorena koja odlazi u Cetinu i druge aglomeracije, ne samo u Sinju će propasti zbog nebrige Hrvatskih voda, zbog nebrige vodovoda na tim područjima jel su loše procjene, loše vrijednosti tih projekata tako da se moramo uhvatiti onoga što imamo, a ne da se hvalimo zaduživanjima i zadužimo buduće generacije koje će u biti, biti isto odnosa kao što je i prema teleoperaterima i bankama.

Izvolite. Evo pozdrav svima. Još jednom, ono što je bila negdje naša intencija, dakle od jutros postaviti pitanje kakve su te srednjoročne projekcije raste javnog duga s obzirom na tu korona krizu, jel, s obzirom da je riječ o padu privredne aktivnosti svi tome svjedočimo i padu poreznih prihoda. Zato kad govorimo o zajmovima ne bismo trebali govoriti kao o nekakvom poklonu koji će riješiti magično sve probleme već stvarno moramo uzeti u obzir da se taj zajam mora vratiti bez obzira što se svi možemo složiti da su kamatne stope niske, ostaje ta obaveza vraćanja glavnice duga. Ukoliko ne bude značajnog ili značajnijeg privrednog rasta u tom srednjem roku, recimo 5% i više, to će postati problem. E sad zašto mi smatramo da neće doć do tog privrednog rasta? Prije svega zato što smo svoju privredi sveli na jedan okoštali tip privrede koji se oslanja na uslužne djelatnosti i većinski na turizam gdje imamo 20% udjela u BDP-u, niti jedna visokorazvijena zapadna zemlja nema više od 4 do 5% udjela turizma u BDP-u. Znači, u ovoj situaciji u kojoj će pad turističke sezone sigurno biti prisutan, znači najviše možemo po projekcijama računati negdje 30% prošlogodišnje turističke sezone, moramo očekivat da ćemo bit u problemima. Kad imamo to u vidu onda se taj zajam, znači koji djeluje povoljno uistinu mora kritički sagledati. Znači ako ćemo ulagati na onaj način na koji smo do sada ulagali, ne možemo očekivati da ćemo mi stvarno postati konkurentni. Podsjetimo, znači da je, to sam više puta navela, znači 2019. deficit robne razmjene s EU je iznosio 71 milijardu kuna, to znači ne samo da je to veliki deficit, da mi imamo veliki, a deficit u robnoj razmjeni, nego je i trend loš, znači to je trend od porasta oko 6% u odnosu na 2018. Znači, niti Europski fondovi, niti daljnje zaduživanje ne pomažu nam da prevladamo situaciju u kojoj smo se našli ove okoštale privredne strukture. Ono što bismo mi trebali činiti, i kolegica Benčić je o tome nešto govorila, je uistinu ulagati na način da se investira kako bi se promijenila ta okoštala privredna struktura, kako se ne bi doveli do toga da dug moramo vraćati ili povećanjem poreza znači ili rezanjem javne potrošnje. I mi u svim ovim sadašnjim situacijama smo imali upravo tu situaciju da smo nepovoljnu okoštalu privrednu strukturu i nepovoljne trendove rješavali tzv. internom devalvacijom, to znači snižavanjem cijene rada, otpuštanjem radnika i sličnim mjerama, pad standarda znači bit će evidentno jedini način na koji će se ovi vladajući nositi s onim što nam se sprema. Znači, da bismo to promijenili trebali bismo prije svega okoštalu privrednu strukturu promijeniti iz temelja, to znači stvarno investirati, tu država može napraviti ogromne stvari, ona ima mogućnost da zaštiti svoju privredu i promijeni svoju privrednu strukturu na način da se znači investira prvo napravi analiza koje su to djelatnosti u koje je potrebno uložiti, a onda te djelatnosti koje imaju mogućnost proizvodnje visoke dodane vrijednosti, poticati, zaštititi i intervenirati. Niti jedna bogata zapadna zemlja nije se razvila bez intervencionizma i bez protekcionizma, mi to čini se zaboravljamo i onda smo ono svetiji od pape i želimo u toj slobodnoj tržišnoj utakmici sudjelovati na način na koji sudjeluju bogate zapadne zemlje i u toj tržišnoj utakmici evidentno gubimo. Zašto gubimo? Zato što se ponašamo i dovodimo u situaciju da se u visoko profesionalnom boksu boksamo kao amateri sa profesionalcima, da tako plastično to pokažem.

Zato bismo mi trebali biti itekako kritični prema ovim novim zaduživanjima, ne zato što je riječ o zaduživanjima koja nisu povoljna, nego zato što mi moramo postaviti kriterije, moramo postaviti osnovne elemente po kojima ćemo

Hrvatskoj ne bi palo na pamet poručiti Oliveru Dragojeviću, pa pronađi si pravi posao. Evo, u proteklih nekoliko dana svjedočimo jednom pravom možemo slobodno reći ludilu na društvenim mrežama gdje se prvenstveno evo spomenut ću osobno i Ninu Badrić i neke vrhunske glazbene zvijezde koje se poziva da dođu kopati krumpire ili raditi u polju. Dakle želio bi upozoriti da je jučer održana i jedna press konferencija Udruge hrvatski glazbenih menadžera i organizatora u kojoj su članovi i članice i mnogi hrvatski glazbenice i glazbenici te evo ovdje u ruci imam jedno priopćenje za kojeg nećete se ljutiti ako vam pročitam jel sam tek prije nekoliko minuta dobio u ruke. Uglavnom izuzetno je nepovoljna situacija za cijeli taj sektor možemo ga nazvati kreativne glazbene industrije, već 6 mjeseci zbog onemogućenog rada naravno zbog ovih epidemioloških mjera i tog nesretnog Covida-19 ljudi su ostavljeni bez ikakvih primanja. Znam da je svima primarna percepcija lako je Nini Badrić ona ima novaca, ali molim vas da se svi mi ovdje, a i naša javnost stvarno zamisli dal se ovdje ne govori samo o tim nazovimo ih zvijezdama nego da se ovdje radi o više od 15.000 pojedinaca i njihovih obitelji koje ovise izravno o tome sektoru. Dakle, razmislite malo i o tisućama tonskih tehničara, ton majstora, scenskih radnika, montera, električara, zaštitara, vozača, raznih agencija organizatora i menadžera. Nemojmo zaboraviti da oni kao motor modernog turizma sadržaja i događanja u našoj Hrvatskoj godišnje generiraju više od 10.000 raznih događanja, a time i akumuliranu potrošnju veću od 10 milijardi kuna. Dakle, radi se o jednoj ozbiljnoj industriji koja je trenutno stvarno dovedena apsolutno na rub kolapsa i to potpunog. Ne samo da im se ne da raditi, nego eto već 6 mjeseci ljudi stoje bez ijednog prihoda. Zato eto u ovom priopćenju molim Vladu RH da im izađe u susret i omogući barem jasne kriterije po kojima će moći minimalno funkcionirati uz poštivanje svih epidemioloških mjera jer je to jedini način da se u tome sektoru sačuva 15.000 radnih mjesta. Da se zaduži postojeći paket financijske podrške poslovanja za očuvanje tih radnih mjesta mjera 4.000 kuna te traži se od Vlade RH hitno otvorenje posebne kreditne linije kod HBOR-a odnosno Hrvatske banke za obnovu i razvoj po istom principu kao i za turizam kako bi pogođeni poduzetnici što prije realizirali sredstva za likvidnost. Formiranje posebnog fonda pri Ministarstvu kulture za vrijeme trajanja epidemije Covida-19 i to za sve pojedince iz industrije koji su svoj rad realizirali kroz ugovore o djelu za isplatu minimalnog dohotka kako bi se eto njima i njihovim obiteljima omogućili bar minimalni uvjeti egzistencije. Vjerujem, a vjerujem da i vi vjerujete da su svi ti pojedinci tijekom godina svojega rada takav status i zaslužili uplatama svojih poreza i mnogobrojnim humanitarnim aktivnostima koje često eto zaboravljamo i vjerujem da nije ovog nesretnog Covida-19 da bi nakon ove tragedije zagrebačkog potresa koncertne dvorane bile pune hrvatskih glazbenica i glazbenika koji bi kroz humanitarne koncerte sudjelovali i pomagali u obnovi hrvatske prijestolnice. Dakle, nemojmo ih zaboraviti. Još nešto se traži i evo ja bih apelirao na Hrvatsku vladu da se pokuša dogovoriti i porezno rasterećenje smanjenjem PDV-a na ulaznice jel bi to isto tako bitno olakšalo funkcioniranje glazbenoj odnosno kreativnoj industriji te formiranje fonda pri Ministarstvu gospodarstva ili turizma, a taj bi fond služio za potporu marketinških aktivnosti manifestacija koje će se u budućnosti kada epidemiološke mjere prestanu ili se barem dovoljno smanje moći promovirati takve manifestacije na domaćem i stranom medijskom tržištu. Eto, još bih jednom zamolio i Vladu RH i ministra Marića koji nažalost eto nije ovdje. Imam za njega spreman ovaj papir i sve vas kada god čujete na radiju neku pjesmu ili kada vam jedna pjesma uljepša dan da se sjetite da tu pjesmu netko pjeva i trenutno nije mu do pjesme jer nema za život.

okolnosti pandemije, ali i potresa u Gradu Zagrebu, da će se iznimno i ove godine produžiti vrijeme smještaja u studentskim domovima za studente s invaliditetom do početka drugog semestra akademske godine 2020./2021. odnosno dala im je rok da do 01. ožujka 2021. godine nađu alternativno rješenje, a do tada mogu biti u studentskim domovima. Međutim nakon toga, 02. lipnja događa se kopernikanski preokret, ista ta državna tajnica opovrgava svoj e-mail upućen studentima o izlasku u susret, te se poziva na Pravilnik i odredbu kojim se propisuju sve obveze za sve studente i kaže da moraju napustiti studentske domove do 30. rujna ove, ove godine, te im obrazlaže da je u prethodnom e-mailu koji im je uputila u jeku pandemije, 06. travnja, odgovorila nagonski, emotivno, ali da nažalost moraju se držati navedenog Pravilnika, stoga ja koristim ovu priliku i još jednom apeliram na Ministarstvo znanosti i obrazovanja da i ove godine učini iznimku i da produži odnosno da donese Odluku o izuzeću studenata s invaliditetom poslijediplomskih, diplomskih i specijalističkih studija od Pravilnika za smještaj u studentskom domu zbog izvanrednih okolnosti koje su im onemogućile konačno rješavanje stambenog pitanja, a na koje nažalost nisu mogli nikako utjecati, te da im produže mogućnost ostanka u domovima do sljedeće godine, a da se do sljedeće godine zajedno s Gradom Zagrebom pokuša naći jedno sustavno rješenje, a to su studenti molili i prošle godine. To rješenje bi na primjer bilo, da im se osigura nekakav možda državni ili gradski stan odnosno prostor, a uvjerena sam da u Gradu Zagrebu to možemo pronaći, da se prilagodi za njihove potrebe jer jedino što oni žele je zapravo da se, da budu jednaki u društvu i da im kao mladi ljudi i obrazovani ljudi, pridonose. Moramo imati obzira prema posebno ranjivim skupinama u društvu, ja znam da pravo, zakoni, pravilnici postoje da bismo ih poštivali, ali ponekad ljudski faktor mora biti ispred pravnog. Ja ću samo napomenuti da nije dobro da i na ovaj način šaljemo poruku osobama s invaliditetom u hrvatskom društvu da su drugotni, a to je nažalost činjenica jer ja ću podsjetiti ova Vlada je upravo u doba pandemije prenamijenila sredstva iz Fonda za zapošljavanje osoba s invaliditetom u svrhu razvoja gospodarstva, a Grad Zagreb im je javio nedavno da ostaju i bez prijevoza za osobe s invaliditetom jer nemaju prebivalište u Gradu Zagrebu. Ja vas molim da tamo gdje možemo izaći u susret ovim osobama koji nisu svojom krivicom dovedeni u nepovoljan položaj iste te razloge uvažimo. Izvolite.

Primijetio sam da su neke kolege reagirali na jedne moje izjave, na jedan odgovor koji sam dao u jednom intervjuu početkom ovoga tjedna o ćirilici, prva reakcija je doduše bila od kolege Grbina na društvenim mrežama i nisam namjeravao na to reagirati, nisam namjeravao se uključiti u unutar stranačke procese u SDP-u. Danas međutim je to pitanje i kolega Pavliček spomenuo pa zbog arhive, s obzirom da je to izrečeno u ovom visokom domu, želio bih još jednom ovdje napomenuti, doista ćirilica kao pismo kao takvo nije i ne može biti sporno i ono i nosi ime jednoga sveca, ćirilica kao simbol koji je zloupotrebljen kao simbol velikosrpske politike, to jest problem. To sam rekao ovoga tjedna, to sam rekao 26. listopada u intervjuu u Večernjem listu, to sam govorio i prije, pa čak i kada smo organizirali u Europskom parlamentu prvu komemoraciju prilikom pada Vukovara u Europskom parlamentu. Dakle, kontinuitet tih poruka, kontinuitet jedne politike koja želi izgraditi jednu kulturu mira na temelju pravde i na temelju istine. To je politika s kojom se neki mogu složiti, koju će neki možda kritizirati, ali to jest politika koja u svakom slučaju jest i demokršćanska i državotvorna. Pa stoga niti ja, niti moje kolege iz HDZ-a u pitanju državotvornosti, u pitanju domoljublja ni od koga se nećemo dati natkriliti.

protežu i na preko 900 dana, kršimo time kao država čak i zakon kojim je definirano da se rokovi plaćanja mogu ugovoriti samo u trajanju do 1 godine. Negdje se izgovorilo da je 805 eura iznos kojeg mi izdajemo po glavi stanovnika za zdravstveni sustav i da smo po ulaganju zadnji u Europi. gospodine potpredsjedniče. Kolegici Orešković je uvijek 60 sekundi malo. 20 godina radim u Klinici za psihijatriju Vrapče i mogu vam reći da je sustav vrlo funkcionalan, postoje dugovi u zdravstvu. Da li biste vi uskratili djeci sa spinalnom mišićnom atrofijom lijek? Znači genska terapija vam je 2 milijuna i 200 tisuća eura, obećavajući rezultati vrlo za spinalnu mišićnu atrofiju.

Poštovani predsjedavajući akademiče Reiner, poštovane kolegice i kolege, dobar dan, lijep pozdrav svima. I ono što bih volio naglasiti u samom startu svoje rasprave je da uopće ne sumnjam da računovodstveno financijski sve ovo što danas dolazi u ime Ministarstva financija ispred ministra Zdravka Marića pred nas je odrađeno tip top bez ijedne i najmanje greške. Uopće mi ne pada na pamet sporiti niti kamate niti kako je to isprezentirano pred financijskim tržištima i financijskim kreditorima jer tu doista moram reći da unazad nekoliko mandata, počevši od Borisa Lalovca pa do ministra Zdravka Marića imamo jednu novu generaciju hrvatskih ministara financija, za koje mogu reći da s aspekta same struke rade korektan posao. No, ono što bih volio postaviti kao pitanje danas je, a sličnu raspravu sam imao i na raspravi o povjerenju Vladi gdje je onaj krajnji politički sadržaj i u kojem smjeru i zašto idemo ili doista idemo pred hrvatsku javnost, hrvatske građane, pred ovaj Sabor, saborske zastupnice i zastupnike, sa spiskovima lijepih želja. Uopće nije sporno da svi mi želimo te 22 milijarde eura, da želimo da s njima mijenjamo ovu zemlju na bolje, ali ključno pitanje koje dolazi u samom startu je, kad posluješ sa europskim i financijskim institucijama, radiš to i na temelju nekakvog biznis plana, a mi ovdje do danas nismo vidjeli koji je taj naš biznis plan i što smo mi njima obećali, rekli, kako i zašto i u kojem vremenu ćemo odraditi, da bismo mogli povlačiti ta sredstva i da bi mogli transferirati prema onome što smo si navodno zacrtali. Provuklo se nekoliko puta riječ strukturne reforme, mi si izaberemo kao hrvatska politika svakih par godina jednu riječ i onda ju trošimo tako dugo dok ju ne potrošimo. Tako dugo dok nikome više nije jasno što ta riječ znači i što ta riječ nosi. Imali smo nekad evaluacija, revalvacija, inflacija, tranzicija, sad smo si očito izabrali riječ strukturne reforme i ono što bih osobno volio da konačno počne biti ovdje rasprava i da vladajući krenu oko toga tražiti konsenzus sa oporbom je koje su to strukturne reforme i što smo u konačnici obećali EU komisiji da ćemo napraviti. Malo je čudno da 2020. g. nakon što se 20 godina priča da ovoj zemlji trebaju strukturne reforme, mi se veselimo budućnosti jer idemo u strukturne reforme, ali možda nije do kraja kasno. Ali da bismo mogli razlučiti koje su to reforme, trebamo početi o njima pričati. Trebamo konačno pričati što smo si zacrtali, poslali u EU komisiju za ove novce i što ćemo raditi sa lokalnom i regionalnom samoupravom jer mislim da se svi ovdje slažemo da skidanje zamjenika i smanjenje vijećnica i vijećnika i eventualno funkcijsko spajanje nekih općina po za sada još uvijek nejasnom ključu, nije prava reforma lokalne i regionalne samouprave. Drugo je, koje su to porezne reforme i kako će se reflektirati na funkcioniranje jedinice lokalne i regionalne samouprave jer je ova posljednja porezna reforma koja se najavljuje će izbiti ponešto sredstava tim jedinice lokalne i regionalne samouprave, a znamo i sami da je deficit općina, gradova i županija nešto znači u deficitu, a ono što mogu reći po dosadašnjim funkcioniranjima sa svim ministarstvima financijama, to se uvijek slomilo na onom slabijem, a to su općine, gradovi i županije. Drugo pitanje, što konačno ćemo mijenjati u reformi našega zdravstva, jer, s jedne strane pričati, eto, dolaze sredstva, obnavljat ćemo zgrade, s druge strane, unazad posljednjih nekoliko tjedana, svako malo imamo raspravu dugu prema veledrogerijama, znači da imamo strukturni problem, u konačnici, akademik Reiner to jako dobro zna, mi danas smo jedna od posljednjih zemalja u EU po omjeru zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja u našim zdravstvenim ustanovama i institucijama. Treća stvar koju isto tako bi trebali staviti konačno na dnevni red je kako ćemo otplaćivati te kredite. Svi se veselimo rastu, ali bilo bi dobro da saborski zastupnici na temelju čega projiciramo taj rast, jer ako ga projiciramo samo na turizmu i samo na ideji i viziji da ćemo druge godine možda imati cjepivo i da neće biti Covida, pitanje koliko ćemo imati gospodarski rast s obzirom koliko je naša poljoprivreda, pa i dobar dio industrije upravo okrenut prema tom našem turizmu. To su pitanja na koja bi trebali si dati sami odgovore i nakon toga, mislim da će biti najmanji problem naći sveopći i nacionalni konsenzus u kojem smjeru želimo da ide ova zemlja i kako želimo da s tim 22 milijarde eura postanemo društvo za koje vjerujem da svaki saborski zastupnik i zastupnica u ovom Domu se spreman i boriti i žrtvovati i odricati. U nejasnim uvjetima se opet vraćamo na spiskove lijepih želja i nemamo krajnje odgovore zašto i zbog čega nas netko financira, a znamo [[Upadica: Hvala.]] da neki papir i dokument mora postojati.

Skrenut ću pozornost na Bolnicu Srebrnjak koja se čula i u prethodnim pojedinačnim izlaganjima. Dakle, to prosinca prošle godine, to je bila bolnica koja je uspješno poslovala, nije imala dugovanja, nije imala dubioze, ostvarila je pravo na sufinanciranje projekta vrijednog 60 milijuna eura. Nakon toga su se upleli u poslovanje bolnice privatni interesi, ljudi koji su odgovorni i zaslužni za ovaj projekt su smijenjeni, a aktualni ministar zdravstva niti u ovom, naravno, nije stigao, ali niti u prošlom mandatu nije poduzeo apsolutno ništa da problem istraži niti da ga riješi u skladu s onim ovlastima koje on ima. Zbog toga ga otvoreno s ove sabornice prozivam. Također, želim istaknuti da su brojne bolnice koje su bile pripojene Kliničkom bolničkom centru Zagreb prethodno dobro poslovale, a danas je KBC Zagreb jedan od najvećih [[Upadica: Hvala lijepa.]] dužnika. Dakle ono što moram priznati kolegici Orešković da stvarno nemam, osim medijskih napisa dovoljno informacija kako i zbog čega se nešto dogodilo u Srebrnjaku. Ne sumnjam u vašu raspravu ali ono što mogu reći iz kuta Koprivnice, pa i drugih gradova jer nemamo bolnice samo u Zagrebu, činjenica je da velika većina zdravstvenog sustava grca u dugovima. Činjenica je da se negdje i pojave određene netransparentnosti, ali činjenica je da naši liječnici, medicinske sestre, odrađuju doista zadanim uvjetima odličan posao. To su dokazali i uslijed korona krize.

Poštovani predsjedavajući, poštovani kolega Jakšić. Vi ste u svom izlaganju iznijeli nekoliko problema. Prvi problem je taj što vjerojatno i nije cjelokupna javnost svjesna toga da taj novac koji je ispregovaran, zapravo nije i ne služi za punjenje proračuna to je projekt, to je novac koji je namijenjen za projekte, a mi nažalost projekata nemamo dovoljno. Imamo još jedan problem trenutno u Hrvatskoj da smo se odlučili za donošenje strategije top down, a ne bottom up i trenutno strategija nacionalna nije donesena, nisu donesene niti strategije županija odnosno regionalne uprave pa niti lokalnih samouprava.

Pa dakle da i zbog nekih osobnih razloga s poslova u Koprivnici potičem neke rasprave jer kad nemaš strategiju, kad ju ne možeš donijeti jer smo krenuli od gore prema dolje onda jednostavno se dovedeš u situaciju da plivaš kak te voda nosi i onda ti se događa situacija da ganjaš europske projekte jer svakome od nas je cilj povući čim više europskih sredstava u naše jedinice lokalne i regionalne samouprave, ali nikad nažalost ne znaš što te čeka iza ugla i koje bi eventualno nove mogućnosti mogle doći jer nigdje to nije napisano i nitko ti nije dao jasan okvir. Nadam se da i ova sredstava koja su nam obećana i o kojima dijelom raspravljamo i danas, pa i novi financijsko razdoblje EU će nas potaknut da konačno donesemo nacionalnu strategiju s kojom će moći jedinica lokalne i regionalne samouprave dalje krenuti u pripremu svojih strategija. I ono što je najvažnije u toj raspravi, opet idemo u porezne reforme, opet se najavljuje da će gradovi, općine i županije ostati bez sredstava, a nitko ne odgovara na pitanje kako ćemo mi apsorbirati sredstva i plaćati svoje udjele u Europskim fondovima. Poštovani kolega Jakšiću dobro ste naveli, dakle puno lakše je materijalno obnavljati zgrade nego voditi računa o ljudskim resursima. Ovdje bih vas pitao dakle, svi se slažemo da je reforma zdravstva potrebna, već dugi niz godina se govori o funkcionalnom spajanju bolnica, evo vi dolazite iz Koprivnice tamo imamo istaknute ortopede dr. Mraza, prim. Roda jednog od najboljih ortopeda u RH, mislim da bi bilo puno logičnije da recimo takvi odjeli, specijalizirani odjeli ne budu na tri lokacije Varaždin, Čakovec, Koprivnica, nego da budu svi stručnjaci na jednome mjestu, ali tu neću sad govoriti o mjestima izvan Zagreba. U Zagrebu u ovome trenutku imate dežurstvo iz otorinolaringologije na 6 mjesta, a dovoljno je na jednome mjestu. Dakle, ima puno prostora za racionalizaciju i očekujemo da u ovome mandatu se reforma ozbiljna napokon napravi. Dakle, nisam stručnjak za zdravstvo ko vi, ja sam ipak samo financijaš ali apsolutno da, jednostavno se moramo odlučiti i shvatiti ovo kao jednu veliku priliku za koju treba i hrabrosti, ali trebat će i određeni politički iskoraci sa svih stana političkih polova, da stavimo te neke teme na stol i da jednostavno svi od sebe damo ono najbolje što imamo, da nađemo konsenzus.

Poštovane kolegice i kolege žao mi je što nema ovdje ministra jer sam ga upravo htio pohvaliti na način na koji je izložio točku koju imamo danas pred sobom i načinu na koji je odgovarao na replike čime je pokazao da stvarno u ovom saboru možemo konstruktivno raspravljati. Ja mislim da nitko od nas ovdje u ovoj dvorani nije nesvjestan da nakon korona krize Hrvatska nema fiskalni kapacitet koji bi joj pomogao da iziđe iz problema sama te da ovakvo zaduženje koje je dogovoreno nije neočekivano. Štoviše mislim da je i dobro dogovoreno, tako da potreba za novcima je postojala, kamata je prihvatljiva. Ali ono što se postavlja pitanje i to pitanje sam si slično postavio i kad je Vlada ovdje prezentirala program. Koji su nam ciljevi i zašto ti ciljevi nemaju mjerljive podatke odnosno nešto na temelju čega bi mi mogli pratiti za što će Vlada utrošiti novac i što će građani ustvari dobiti od toga? Bilo bi dobro kada bi Vlada, kada dolazi pred Hrvatski sabor imala jasnu ideju što želi postići sa novcima koje u ovom slučaju posuđuje jer svi novci koje Vlada troši ustvari ili su uzeti od građana ili su posuđeni da bi bili trošeni ja se nadam u koristi tih građana, pa bi onda građani preko sabora na neki način trebali znati koju to korist oni dobivaju svaki puta kada se troše njihovi novci. Evo kažem neću dužiti, kolega prije mene je rekao veliki dio toga što bi trebalo možda napraviti u programu Vlade pa bi onda ovdje bilo jasnije što će se događati.

Kolegice i kolege saborski zastupnici obzirom da prvi put ovdje govorim u ovom visokom domu ovaj hoću reći samo nešto o tome odakle dolazim, praktički sa desne obale Dunava odnosno iz Baranje iz male općine Draž Osječko-baranjske županije upravo sa područja odakle koje je spominjao nedavno kolega u diskusiji koje još uvijek ima jedan dio na neki način nedostupan odnosno preko Dunava, ali to je sad jedna druga točka odnosno za drugu i puno dužu diskusiju o tome. U glavnom samo ću apropo toga reći da ako želite taj problem rješavati za dijalog je potrebno dvoje, a nažalost tog dijaloga još uvijek nema jer suprotna strana ne želi o tome uopće razgovarati i doista je to vrlo složen problem. No, nije to ono o čemu želim danas govoriti uglavnom ovaj htio bi se malo osvrnuti na to kako mi sa istoka RH gledamo na ovu problematiku o kojoj danas govorimo, ovaj koje su poteškoće i što muči i mene kao načelnika općine, a i sve moje ostale kolege u Baranji, pa i u Osječko-baranjskoj županiji. Znamo da je ekonomska i gospodarska situacija na tom području istočne Slavonije i Baranje i prije covid krize bila izuzetno složena i teška, naravno da je ova kriza to dodatno usložila i da evo pokušavamo svi skupa zajedno naći načine, izlaske i rješenja kako što to i što bolje i što brže prebroditi, ne. No, da nije sve tako crno govori i niz pozitivnih primjera koji evo u posljednjih nekoliko godina odnosno u mandatu prošle vlade se mogu navesti na ovom našem prostoru. Tako npr. evo upravo moja općina koja ima nekakav izvorni proračun negdje oko 7 milijuna kuna zahvaljujući upravo povlačenju sredstava iz EU projekata, taj proračun je lani bio 2019.g. negdje preko 20 milijuna kuna. Isto tako i na razini Osječko-baranjske županije možemo reći da negdje 48% je povećan i prihod i proračun Osječko-baranjske županije u odnosu na 2017.g., što na neki način navodi na to zaključak da doista se može ako se želi, ako se ima kvalitetan tim, ako se ima kvalitetne ljude koji mogu pripremiti kvalitetne projekte, nominirati i kasnije ih realizirati. No, što je ono u čemu nailazimo najviše probleme, a upravo ovdje smo danas dosta govorili o tome da se trebamo kvalitetno pripremiti za predstojeće razdoblje kako bismo što bolje apsorbirali mogućnost ovih negdje oko 20-tak, 22 milijarde, milijarde EUR-a koje su nam na raspolaganju. Prije svega kažem iz vlastitog iskustva ono što, što nam je bio najveći problem i što je najveći problem pogotovo malim kažem JLS-ovima, to je problem pretfinanciranja projekata jer često puta ti projekti zaista iziskuju relativno velike novce za proračune lokalnih jedinica i jednostavno mnoge jedinice odustaju unaprijed od toga jer nisu u mogućnosti osigurati vlastita sredstva za pretfinancrianje tih projekata.

Mislim da jedno od, od mogućih rješenja za, za, za te probleme je upravo povećanje predujmova u postupku provedbe projekata, znači ti predujmovi budu i do 50% Međutim, ako se radi o nekoliko milijuna kuna za male općine i to je problem, tako da bi bilo kažem neophodno osigurati kroz povoljne kreditne linije ili HBOR ili često puta i županija subvencionira takve kredite tako da se ta sredstva na vrijeme osiguraju. Kažem da, da ima pozitivnih primjera, mogao bih kažem navoditi ih dosta tu, jedan od njih je sigurno i projekt „Zaželi“ gdje na, na području županije Osječko-baranjske negdje oko 1300 žena je uposleno upravo kroz taj [[Upadica: Hvala]] projekt odnosno negdje oko, oko 21 milijun kuna.

Kolega je govorio o Slavoniji i Baranji koja ima sjajan potencijal za razvoj poljoprivrede i razvoj kontinentalnog turizma i upravo na njegovom području Baranji vidimo i te dobre primjere. No, sasvim je sigurno da je u pravu ukoliko želimo da se ovaj novac koji je osiguran na razini EU od 22 milijarde EUR-a iskoristi na dobar način, da dođe u prave ruke, da je potrebno i dobro programiranje, ali da je potrebno i pomoći malim JLS-ovima kako bi mogle zatvoriti onaj svoj dio sufinanciranja koji počesto izaziva problem jer ideja na lokalnoj razini ima i one su dobre i sigurno da lokalni ljudi najbolje mogu prepoznat koji su to projekti, ali im treba pomoć u realizaciji.

Kolega Šašlin, slažem se s vama oko pretfinanciranja i sufinanciranja.

Meni je zaista i danas žao da je taj fond čim je došla nova vlada, ukinut jer to su bila kumulativna sredstva, dakle sredstva iz ove godine su se zbrajala sa sredstvima iz slijedeće godine itd. i tamo bi zaista imali jednu respektabilnu cifru novaca za sufinanciranje za najslabije JLS-ove. Međutim, tad je bio interes valjda da se brzo taj novac premjesti za mala kapitalna ulaganja i nestao je.

Imamo sreću da su se u to uključile i županije tako da subvencioniraju kredit odnosno kamate, tako da evo, kažem, može se samo normalno da jedinice lokalne samouprave moraju voditi računa o fiskalnim mogućnostima vlastitim svojim sredstvima koliko mogu, jel.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar obrane, Mario Banožić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Operacija potpore miru „Sea guardian“ je NATO operacija započeta u studenom 2016. g. a koja doprinosi pomorskoj situacijskoj informiranosti, razvoju pomorske sigurnosti, osiguranju slobode plovidbe kao i razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Sredozemlju. Ova operacija daje operativnu pomoć i surađuje sa operacijom „EUNAVFOR MED IRINI“ koji provodi EU radi implementacije rezolucije 2292 Vijeća sigurnosti UN-a. Operacija „Sea guardian“ značajno je unaprijedila sigurnost u području Sredozemlja te zbog fleksibilnosti u djelovanju osigurala usklađenost angažiranih resursa država članica EU-a i NATO-a u dostizanju zajedničkih sigurnosnih ciljeva. Upotrebi adaptacije planova uzrokovanih smanjenjem broja operativnih resursa za provedbu operacije „Sea guardian“ te veličinom područja operacije, operativni plan operacija omogućuje angažiranje snaga država članica NATO-a i u kraćim razdobljima u područjima od posebnoga interesa. Uspješnost ove operacije ima izravan učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje i održavanje sigurnog i stabilnog stanja u bližem području i prostoru Jadranskoga mora što značajno izravno utječe i na hrvatsko gospodarstvo i društveni razvoj u cijelosti. Hrvatska vojska održava suradnju sa regionalnom mornaricom i savezničkim mornaričkim zapovjedništvom. Kroz razmjenu informacija o sigurnosnoj situaciji na moru, radi preventivnog djelovanja uz zaštitu zajedničkih interesa. S obzirom da je riječ o zajedničkoj operaciji potpore mira u svrhu zaštite zajedničkih interesa kao i mogućnosti angažiranja Oružanih snaga u zaštiti nacionalnih interesa u području u neposrednoj blizini državnih teritorija koji je od velike važnosti za RH i šire, predlaže se donošenje ove odluke. Uz izravnu zaštitu nacionalnih interesa na moru, sudjelovanje ove operacije, bio bi nastavak vidljivog doprinosa RH savezničkim naporima osiguranja zajedničke sigurnosti na moru u okviru nacionalne mogućnosti i raspoloživih resursa. Time bi se nastavio proces razvoja sposobnosti naših Oružanih snaga za zajedničko djelovanje sa snagama drugih država članica NATO-a ali i razvoj sposobnosti za obranu i zaštitu nacionalnih interesa RH kao i temeljne zadaće Hrvatske vojske. U rujnu 2018. g. naše Oružane snage već su sudjelovale u ovoj operaciji sa 33 pripadnika i brodom Vukovar. Tijekom sudjelovanja u operaciji provodile su se zadaće iz operativnog plana i smjernica savezničko mornaričkog zapovjedništva u središnjem djelu Sredozemlja.

Na temelju stečenih iskustava u rujnu 2019. g., ponovno smo sudjelovali u operaciji s 33 pripadnika Oružanih snaga i brodom Dubrovnik. Za iskazanu profesionalnosti i učinak i uspjeh u provedbi zadaće te doprinos unaprjeđenju pomorske sigurnosti, zapovjednik savezničkog mornaričkog zapovjedništva iskazao je zahvalu i pohvalio naše pripadnike koji su sudjelovali u operaciji potpore mira „Sea guardian“ u Sredozemlju.

Planirano upućivanje u operaciju brodom Dubrovnik iz klase Helsinki početkom rujna ove godine u trajanju od oko 20 dana. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana u državnom proračunu RH na razdjelu Ministarstva obrane iznose oko 1,2 milijuna kuna. U skladu sa Zakonom o obrani na ovaj prijedlog odluke, prethodnu suglasnost dao je Predsjednik RH.

Poštovani ministre, prvo čestitke na izboru za ministra obrane na tu časnu dužnost, želim vam puno sreće. Vezano za ovu odluku, pošto se spominje HRM, ja ću malo, neću van teme, ostat ćemo na mornarici, ali me zanima u prošlom sazivu i ministarstva i ovoga Sabora, dosta smo pričali ali i dosta smo i radili na modernizaciji općenito Oružanih snaga RH, mene konkretno sada zanima vezano za izgradnju ophodnih brodova koji će služiti HRM-u i koja bi se trebala graditi u Hrvatskoj, u hrvatskim škverovima, dokle je to došlo i je li modernizacija i topovnjača ali i izgradnja novih obalnih ophodnih brodova ide po planu i hoćemo li u ovom sazivu ministarstva nastaviti ulaganje u HRM? Do sada je u taj projekt uloženo više od 24 milijuna kuna, napravljen je prvi prototip i prvi brod se u ovom trenutku gradi, tako da nastavlja se projekat. Mi smo u razgovorima evo i sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova ne samo na brodovima nego i u cijeloj industriji, da vidimo na koji se način može iskoristiti prije svega po pitanju istraživanje razvoja kako u ovom slučaju brodogradnje, tako i u ostalim industrijskim granama, gdje se vojna industrija može uključiti, kako u istraživanju i razvoju, tako i sutra ... [[Govornik se ne razumije.]] gledamo u korištenju proizvoda.

Ovom prigodom želim istaknuti da je na čelu Europske agencije za pomorsku sigurnost Hrvatica Maja Markovčić KOstelac koja se brine za pomorsku sigurnost na neki drugi način. Ja smatram da su operacije potpore miru ovaj put angažiran od Hrvatske ratne mornarice prilika za međunarodnu suradnju za edukaciju i za osnaživanje Hrvatske ratne mornarice. Naša vojska je već pokazala izvrsnu spremnost u ovakvim akcijama, a bez jake i moderne mornarice ne možete jednostavno funkcionirati u današnjem svijetu punom izazova osobito što se tiče sigurnosnog aspekta.

čestitke na izboru na novu dužnost. Dakle, Odbor za obranu Hrvatskog sabor na 1. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u operaciji potpore miru „Sea Guardian“ u Sredozemlju koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada RH aktom od 24. srpnja 2020. godine. Uz prijedlog odluke Vlada RH dostavila je i odluku o davanju prethodne suglasnosti predsjednika RH i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. Odbor je na temelju čl. 71. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao o predmetnoj odluci kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju je predstavnik predlagatelja naglasio da je operacija potpore miru „Sea Guardian“ NATO vođena operacija započela 2016. godine koja pridonosi pomorskoj situaciji … razvoju regionalne pomorske sigurnosti, podupire borbu protiv terorizma, osigurava slobodu plovidbe, provodi zadaće pomorskog presretanja, pridonosi borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, štiti ključnu infrastrukturu, te pomaže razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Sredozemlju. Operacija „Sea Guardian“ daje operativnu pomoć i surađuje sa operacijom „EUNAVFOR MED IRINI“ koju provodi EU. Nadalje predstavnik predlagatelja istaknuo je da je uspješnost operacije ima izravni učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje i osiguranje sigurnosnog stanja u bližem području u prostoru Jadranskog mora, a što izravno utječe na hrvatski gospodarski društveni razvoj. RH je do sad dva put sudjelovala u operaciji „Sea Guardian“ sa po 33 pripadnika Oružanih snaga RH i brodovima Hrvatske ratne mornarice. Daljnjim sudjelovanjem u savezničkoj operaciji nastavio bi se proces razvoja sposobnosti Oružanih snaga RH za zajedničko djelovanje sa snagama država članica NATO-a, ali i razvoj sposobnosti za obranu i zaštitu nacionalnih interesa. Sudjelovanjem u operaciji potpore miru RH također potvrđuje i svoju vjerodostojnost kao članica NATO-a. Predmetnom odlukom predlaže se da se u operaciju potpore miru „Sea Guardian“ u Sredozemlju uputi u 2020. godini do 35 pripadnika Oružanih snaga RH brodom Hrvatske ratne mornarice. U raspravi su članovi odbora istaknuli da ova operacija potpore miru jedna od onih koja upotpunjuje sposobnost i spremnost Oružanih snaga RH te da je zapovjednik Markoma izrazio spremnost naših pripadnika Oružanih snaga RH i za njihovo dosadašnje sudjelovanje iskazao pohvalu za dokazanu profesionalnost, učinak i doprinos u unapređenju pomorske sigurnosti. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 9 glasova za odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese odluku o sudjelovanju Oružanih snaga RH u operaciji potpore miru „Sea Guardian“ u Sredozemlju. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Anđelko Stričak. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kada raspravljamo o slanju naših pripadnika oružanih snaga u mirovine misije dobro se je podsjetiti da smo početkom devedesetih mi kao država sami koristili takve mirovne misije na svom teritoriju, da bi već 1999. godine naši vojnici sudjelovali u prvim međunarodnim misijama i to u Sierra Leoneu, od tada do danas naši vojnici, časnici i dočasnici sudjelovali su u mirovnim misijama pod okriljem NATO saveza, EU i UN-a na područjima 27 ili 28 država svijeta. Ti podaci nam dovoljno govore koliko u današnje doba ima kriznih žarišta diljem svijeta. Operacija potpore mira „Sea Guardian“ je NATO vođena operacija koja doprinosi razvoju regionalne pomorske sigurnosti, borbi protiv terorizma, osiguranju slobode plovidbe i borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, zaštiti ključne infrastrukture te razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Sredozemlju. Ovo je treći puta da šaljemo naše oružane snage u ovakvu mirovnu misiju, do sada su bile 2018. odnosno 3. do 24. rujna i također 2019. od 30.08. do 17. 09. odnosno ispada da u ovu mirovnu operaciju uvijek više-manje naše vojnike šaljemo krajem kolovoza, a početkom rujna. Ovaj se šalje 35 pripadnika Oružanih snaga i cilj im je prvenstveno velim sigurnosno pitanje odnosno doprinos miru. Osim toga, ono što je bitno za naše vojnike bitno je da surađuju sa ostalim vojskama Mediterana. Jer između ostalog mi smo i mediteranska država, a smatram da je bitno da znamo što se doslovno u našem dvorištu događa pogotovo zbog novonastalih okolnosti vezanih uz Libiju. Gdje god su naši vojnici sudjelovali u mirovnim operacijama svugdje su bili pohvaljivani i nagrađivani. Često se događalo i da zemlje tražiteljice međunarodne pomoći su same tražile da u mirovnim misijama sudjeluju naši vojnici. Smatram da su oni također odlični promotori naše domovine. A isto tako bitno za naglasiti da su odlično osposobljeni, uvježbani, opremljeni. A između ostalog u zadnje vrijeme u nazad godinu, dvije u mirovne misije odlaze sve opremljeni hrvatskim proizvodima što je također bitno za naglasiti.

Izvolite. Hvala. Poštovani predsjedavatelju, uvažene dame i gospodo zastupnice i zastupnici, uvaženi predlagatelju. Mi kao Klub Hrvatskih suverenista svakako bez ikakvih rezerva podržavamo ovaj prijedlog i sa velikim zadovoljstvom i čašću možemo se pridružiti zapravo čestitkama našoj hrvatskoj oružanoj sili koja diljem svijeta u svih tih misija, 17 koliko li ih ima, štiti i brani i unaprjeđuje međunarodne odnose, sigurnost, širi ugled Hrvatske kao najbolji veleposlanik hrvatskog mirotvorstva i istodobno svjedok jedne teške borbe za opstanak Hrvatskog naroda 90-tih godina u Domovinskom obrambenom ratu i kao takvi i živi svjedoci, slijednici, nasljednici u najboljoj maniri zapravo poštivajući Povelje Organizacije ujedinjenih naroda i svih onih asocijacija u kojima smo u savezu od Europske unije do NATO Pakta radimo ono što smatramo i što oni smatraju u tom trenutku da je najbolje za čovječanstvo odnosno za regiju gdje se pojavljuju. Međutim, kao Hrvatski suverenisti sigurno ćemo dati i ovom uvaženom Domu Hrvatskoga naroda, a i izvršnoj vlasti prijedloge. Nisu naši resursi bezgranični. Mi moramo hrvatsku mladež itekako uputiti u daljnji nastavak tih slavnih hrvatskih tradicija vojnih vještina, ratničkih vještina. Smatramo da u ovom trenutku naša Hrvatska vojska, vrlo brzo ćete gospodine ministre doći i sami do toga zaključka ako već niste, je vrlo slabo dolje opremljena i oko našeg pomorskog dijela. Da ne govorimo u kopnenoj vojsci, da ne govorimo o Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu o kojem samo možemo pričati. Mi moramo brinuti o hrvatskoj mladeži koja mora imati pristup poput drugih civiliziranih država na nekim drugim geostrateškim ugroženim područjima, a Hrvatska jeste u tom području. Mi moramo brinuti, to je naša odgovornost o sigurnosti naroda, države i svih državljana koji ovdje žive a i regije gdje postojimo kao što to čine susjedi. Ona je promotor svih nas u svijetu, ali u nju treba ulagati. Sigurnost košta. S druge strane mi imamo ogroman problem na našim državnim granicama dragi Franko Vidoviću to ti jako dobro znaš. Mi moramo, imamo zakonske mogućnosti, imamo, uvaženi zastupniče pardon, imamo zakonske, ustavne mogućnosti i mi moramo dragi prijatelji razmišljati o tome što će se događati sada krajem ljeta, što na jesen. Mi ne smijemo dozvoliti ne samo sigurnosni rizik kojem smo izloženi zbog ilegalnih emigracija, navale zapravo ljudi očajnih koji idu trbuhom za kruhom tražeći sreću ali ne poštujući granice, ne poštujući one naše interese Hrvatskoga naroda i države Hrvatske. Oni prelaze, oni žele prijeći. To ne radi prijatelj prijatelju, dobar susjed susjedu ne radi to da mu napravi kamp za izbjeglice, ilegalne emigrante 5 kilometara od granice. Zašto to rade moramo pitati naša diplomacija. Jel' Ima drugih modela. Ali nisu takva vremena bila. Sada se nalazimo mi ovdje zapravo ograđeni i od Mađara, i od Slovenaca. Evo, mi smo s jednom nogom u shangenskoj zoni, ali još nismo unutra. Može se dogoditi realno je da ti valovi koji su zaustavljeni zbog Covid-a ipak intenziviraju jer nije u redu da nam dnevno, na dnevnoj bazi mjesečnoj naši kolege na granici imaju vojsku, imaju svoju sigurnost, imaju prepreke, imaju žicu bodljikavu žilet žicu i da nam s vremena na vrijeme svaki mjesec njihovi granični policajci kažu Hrvati radite svoj posao, granični policajci, sigurnosni sustav kako treba jer zapravo mi ispravljamo vaše greške.

Mi moramo znati da su potencijali granične policije koja radi svoj posao korektno, al' ih je premalo, zapravo ograničeni, i Hrvatsku vojsku ćemo kad-tad morat stavit u punu funkciju n atu našu granicu, dal' u fazi logistike, dal' u fazi nekakvih obavještajnih zadaća, da li u fazi određenih drugih poslova koji su primjereni, naravno da nitko od nas normalnih ljudi ne razmišlja da će sa šmajserima, mitraljeskim gnijezdima doć' hrvatski vojnici na granicu i pucat, mrtva straža kao što je to bilo u Jugoslaviji, Albaniji ili bilo gdje drugdje, ali ćemo se morat prilagodit, u interesu je hrvatskih građana, budućnosti da se to riješi. Vojni rok u Hrvatskoj mora biti stavljen na dnevni red za našu mladež i to ne u onom obliku kak' smo naviknuli u SFRJ, pa čak i kako u ranim danima Domovinskog rata u Hrvatskoj, ali on mora biti prilagođen modernim vremenima i modernih ovaj primjerima u nekim europskim državama, a da ne govorimo dalje izvan europskih, znači dal' je to, dal' su to kampovi dva puta po mjesec dana, na neki način mi hrvatskoj mladosti moramo koja je zainteresirana i koja mora, moramo im dati mogućnost da se nauče braniti, da mi nismo naučili u bivšoj JNA branit svoju domovinu, ne bi ju ni obranili. Ne daj bože da dođemo u situaciju da moramo to koristit', danas su druga vremena, neće se minobacačima, ne vjerujem, pucat, ali imamo mogućnost da netko nekog obrani, to je naša sveta dužnost. I zato dragi prijatelji, ja sam malo otišao s teme od obrane, sigurnosti i općih načela mirotvorstva u Sredozemlju do vojnog roka u Hrvatskoj, ali bogu hvala Hrvatskim suverenistima je hrvatska sigurnost na srcu. Sljedeći Klub zastupnika treba biti MOST-a nezavisnih lista i trebao je govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda sljedeći govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Franko Vidović. Izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče. Pa evo na samom početku da malo privatiziram govornicu, poštovani zastupniče i mogu reći dragi kolega gospodine Sačiću, mislim da se pitanje izbjeglica neće riješiti samo sa hrvatskom politikom jer to nije samo hrvatski problem, dakle taj problem je puno širi bez ... [[Govornik se ne razumije.]] i bez jasnog odnosa i strategije kako se ponašati, mislim da ni izvođenje policije koja sad radi nemjerljive napore, ali isto tako ni izvođenje vojske, ni bilo čega na granicu neće Hrvatsku riješiti tog problema. Dakle, to, mi nismo otok sam u svijetu, mi smo integrirani i u Europsku uniju, i u NATO, moramo se ponašat' kao ozbiljna država, kao država koja zna što DA, a što NE, na kraju krajeva i ti migranti, šta god sad netko o tim ljudima govorio, su samo ljudi u nevolji, i ništa više, i ništa manje od toga, prema tome moramo se ponašat kao humano društvo, imat osjećaj za mjeru, dakle ne pretjerivat ni u čemu. Ovog momenta taj pritisak više nije ni blizu kao što je bio 2015.-te, 2016.-te, i dobro da nije, bolje da nije, imamo i dovoljno problema i sa COVID-om, i sa svim ostalim, prema tome ajmo pričekat da i Europa napokon odreagira, da ... [[Govornik se ne razumije.]] osmisli politiku, jer osnovni cilj takve politike bi trebalo bit' kako da ti ljudi ostanu kuć', a ne kako da ih mi riješimo kad već dođu na granicu, to je onda ogroman problem sa jedne strane. Što se tiče ove same Misije, da, ja apsolutno pozdravljam ovu Misiju i Klub SDP-a će podržat' sudjelovanje u ovakvoj Misiji. Evo počet ću sa jednom rečenicom koja je tu, kao u razlozima i ciljevima donošenja Odluke, visoka dinamika sigurnosnih izazova u području Sredozemlja zahtjeva stalnu nazočnost snaga na moru s ciljem odvraćanja potencijalnih prijetnji, nadzora i osiguranja slobode plovidbe i miroljubivog korištenja i iskorištavanja plovnih puta i prirodnih resursa, također uspješnost operacije potpore miru ima izravan učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje i održavanje sigurnog i stabilnog stanja u bližem području i prostoru Jadranskog mora što značajno izravno utječe na hrvatsko gospodarstvo i društveni razvoj u cijelosti. Dakle, nije sporno da HRM ovog momenta ima sposobnosti koje su potrebne za sudjelovanje u ovakvoj misiji, međutim moramo se zapitati i to je vjerujem tema kojom ćemo se bavit', ne očekujem sad od vas odgovor, nitko nije čarobnjak, to je tema kojom ćemo se bavit' vjerojatno idući, iduće vrijeme, a svakako nadam se sljedeće četiri godine, a to je stanje Hrvatske ratne mornarice, stanje Obalne straže kao na kraju, zna da previše problema odjednom, i stanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ja čvrsto držim i svi mi koji smo u Klubu SDP-a da Hrvatska ne smije izgubit sposobnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a sa druge strane što se tiče Obalne straže i Hrvatske ratne mornarice, mislim nakon nekakvih 12 godina od kad je to zaživjelo, da je došlo vrijeme da preispitamo ulogu i Hrvatske ratne mornarice, i Obalne straže i njihove međusobne sinergije, odnosno da li je ovakav način baš najbolji način za funkcioniranje, tim više što ja ne vidim nekakve izuzetno pozitivne rezultate ni u napretku HRM-a, a ne vidim ih ni u napretku obalne straže, ako ćemo napretkom zvati gradnju jednog obalnog ophodnog broda u proteklih 12.g., dakle ne krivim tu vladu ni HDZ-a, niti SDP-ovu glorificiram, mislim da smo svi podjednako i zaslužni i krivi za taj dio, ako ćemo to nazivat uspjeh onda bojim se da imamo vrlo male ciljeve, da su nam nisko postavljene letvice. Prema tome, mislim da bi trebalo napravit kompletnu analizu, ozbiljnu analizu, svot analizu, praktički djelovanja ovakvog združenog ili što bi se dogodilo, perspektivu, što bi se dogodili ako bi obalnu stražu doista stavili pod civilnu upravu jer to onda otvara mogućnost i financiranja te obalne straže ukoliko to ispregovaramo u EU, iz EU fondova.

Mi smo ja mislim jedini primjer od onog šta sam ja uspio pregledat, mi smo jedini primjer gdje imamo praktički vojnu civilnu zaštitu, obalnu stražu, ispričavam se. Prema tome, evo jedno pitanje za razmišljanje, ta sinergija, da li je ona dobra, da li ona doprinosi razvoju jednog i drugog vida sposobnosti il bi možda zaista bilo bolje da sjednemo svi zajedno, pa napravimo te analize i na kraju balade nekakvim konsenzusom odlučimo što napraviti dalje.

I mislim da moramo podržat ovaj prijedlog koji nam dolazi iz hrvatske vlade, prvo zbog naše nacionalne sigurnosti, dakle sigurnost na Mediteranu izravno utječe na našu nacionalnu sigurnost i ova operacija „SEA GUARDIAN“ u tom kontekstu doista pridonosi tome. Drugo, vjerujem manje važno, ali ipak treba istaknuti da je ova NATO-va operacija operacija koja se izvodi u punoj suradnji i sinergiji i sa EU, dakle jedan od primjera gdje je, dvije asocijacije, gdje je RH punopravna članica i gdje ima aspiracije isto razvijati i unutar EU onu obrambenu komponentu, a opet da ne bude dupliranja. Ovo je jedan od tih primjera gdje se mogu dobro koristiti resursi i gdje i EU i NATO savez mogu dobro surađivati. Sjećam se dok sam još radio u našoj stalnoj misiji pri NATO savezu kada se je izradio prvi strategijski pregled obrane, pa je bila rasprava o tome kakva će biti uloga, da li će uopće biti neka uloga za ratnu mornaricu ili ćemo se svesti isključivo na to da imamo obalnu stražu ili možda neki model koji se je na kraju i izabrao na temelju nekih iskustava i modela iz Norveške, kolko se ja sjećam tada gdje se kombiniralo resurse ratne mornarice, ali i funkcije obalne straže, međutim gdje se sačuvalo isto i one klasične sposobnosti ratne mornarice. I kasnije sa dugoročnim planom razvoja oružanih snaga, dakle dokument koji se morao izvesti nakon strategijskog pregleda obrane gdje se donijela odluka da se ide u nabavu novih brodova klase Helsinki koji se danas kao što vidimo koriste i u ovoj operaciji.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, dragi kolegice i kolege. Prije svega ovo je jedan kontinuitet koji sigurno ratna mornarica ima već prije sa brodom Dubrovnik, brodom Vukovar, sad sa brodom Dubrovnik.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Stier evo iskoristit ću prvo ovu priliku da čestitam novoizabranom ministru na preuzimanju funkcije i nadam se da neće nastaviti putem kojim je ministarstvo išlo u prošlom sazivu. Ono što me izrazito ovdje zadovoljava i čini sretnim je to što imamo konsenzus pored u ovako bitnim pitanjima, međutim ono što očekujem od novoga ministra je da ozbiljno preispita sustav domovinske sigurnosti o kojemu se u ovom saboru puno pričalo, a isto tako da preispita neke odluke koje su se do sada donosile jer nažalost u prošlom mandatu Ministarstvo obrane postalo je simbol sumnjivih i skrivenih nabava, dijelom i korupcije, dijelom nažalost i određenih tragedija, loših procjena i sigurnosnih propusta.

Prema tome, molim vas ja niti mogu to procjenjivati da li netko govori istinu ili ne govori laž, dal točno, dal netočno govori to i nije moja uloga, ali povreda Poslovnika ovo nije.

Ne možete, ne možete molim vas ne, to nije povreda Poslovnika, ja vas lijepo molim pogledajte si šta piše u Poslovniku i šta je povreda Poslovnika. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ja sam već novom ministru čestitao, a kada porazgovarate sa djelatnim vojnim osobama čut ćete samo najbolje o ministru Krstičeviću i meni je drago da će i vrhovni zapovjednik oružanih snaga i njega odlikovati, sigurno da je to zasluženo ne samo zbog onoga što je učinio tijekom Domovinskoga rata. Što se tiče bilo kojih drugih vaših aluzija trebate biti vrlo konkretni inače se devalvira borba protiv korupcije ako ona nije jasna i konkretna. Prema tome, u tome bi vas zamolio da u buduće budete vrlo precizni i konkretni jer to treba biti ne politikantstvo nego doista zajednička borba kao što sam siguran da se svi slažemo da i ovo dobro za nacionalnu sigurnost veliki doprinos tome dali sigurno i ministar Krstičević tijekom svog mandata.

Znači, ove misije nam ne koriste isključivo radi vidljivosti i same suradnje sa našim saveznicima u NATO-u nego upravo sposobnosti koje nama trebaju u Jadranskom moru, znači sva ova iskustva koja će naši mornari poslije donijeti, koji će prenijeti i kroz vojna učilišta ali i kroz suradnju sa svojim kolegama itekako će pomoći i našoj obalnoj straži, a normalno i očuvanju našega teritorija posebice na ovome morskom dijelu. Poštovani kolega dobro ste rekli sinergija je tu ključna riječ kako na razini EU i NATO-a da se ne dupliraju da ne koristimo ili da ne razvijamo paralelne sustave obrane nego da koristimo ono što je zajednički kad imamo zajedničke ciljeve, a doista borba protiv terorizma, sigurnost plovidbe, sloboda plovidbe na Mediteranu jest jedan cilj koji je zajednički svima koji su članice ili NATO-a ili EU ili u slučaju Hrvatske koji smo članice i jedne i druge asocijacije. Isto tako sinergija na nacionalnoj razini, dakle da koristimo i Hrvatsku ratnu mornaricu sa svim svojim kapacitetima u funkcijama koje su klasične funkcije jedne ratne mornarice, dakle u ovim obrambenim funkcijama, ali isto tako mogu se koristiti i za funkcije obalne straže.

Pa kolega Stier mogu reći načelno, ne mogu razumit svaku riječ zbog ovih maski ali načelno se slažem s vama, ali šta se tiče samog HRM-a i što se tiče Obalne straže, dakle nakon 12 godina funkcioniranja problem je u tome što brodovi tipa Helsinki su mislim nabavljeni čak prije, a nakon toga je izrađen samo jedan ophodni brod. Dakle, Hrvatska ratna mornarica kao jedan, kao vrlo bitna sposobnost, kao vrlo bitan resurs na kraju krajeva jer more je naš kontakt sa cijelim svijetom u principu, mislim da treba još jače baciti naglasak na razvoj nje, ali istovremeno obalnu stražu ne smije zapustiti jer je to i europski uvjet. Prema tome, kako ćemo se sada snaći nakon 12 godina u svemu tome, e to je na nama.

Vi ste neke spomenuti. Kakve će biti te odluke to će sigurno i struka dati svoje mišljenje i na kraju će biti i politička odluka. Ono što je sasvim sigurno jasno da ovakve operacije pridonose osim našoj nacionalnoj sigurnosti i razvoju HRM-a, a onda i posredno naravno i industriji, brodogradnji, a pogotovo segmentu vojne industrije. ovakve operacije neophodno da imamo izvanredno obučene pripadnike Hrvatske ratne mornarice što zapravo i imamo. Kvalitetni brodovi trebaju se negdje i projektirati.

Ja vas pozivam da obiđete Brodarski institut da vidite u kakvom je raspadajućem stanju kako je devastiran okoliš i da se nešto učini sa tim Brodarskim institutom kako bi se našao strateški partner i kako bi profunkcionirao Brodarski institut kao što je potrebno Hrvatskoj ratnoj mornarici.

Poštovana kolegice pa sasvim sigurno odluka koju ćemo sutra donijeti i koliko sam razumio i SDP-e će podržati kao i općenito naše članstvo u NATO-u neće sve riješiti. Ima toga što mi moramo napraviti i što je naša domaća zadaća. Ali i ovo sudjelovanje u ovoj operaciji, kao i inače članstvo u NATO može sasvim sigurno dobro doći, biti jedan dodatni impuls da se riješe određeni problemi tamo gdje oni nastaju. Npr. samo članstvo u NATO je za Kraljevicu značilo puno kada se moglo i na taj način servisirati npr. američke brodove. To su neki elementi koji nam mogu služiti kao iskustvo da bi i ove preostale teme, a vi ste jednu spomenuli, mogli rješavati.

Kolega Stier vi ste dio svoje rasprave posvetili sustavu domovinske sigurnosti, između ostalog bili ste zastupnik i u prošlom sazivu i svjedočili ste tome da niti jedna Vlada do sada nije s toliko pozornosti pratila taj dio kao dosadašnja, a očito sada i buduća koja je izglasana. Donesena je Strategija nacionalne sigurnosti nakon punih 15 godina. Prišlo se brojnim izmjenama zakona upravo da se unaprijedi život, standard svih sastavnica domovinske sigurnosti od vojske, policije, civilne zaštite, vatrogasaca itd.

Kolega Stričak u pravu ste. Ono što je bitno jest da se razvije jedan koncept koji ne gleda različite resore kao silose, kao nešto što će isključivo gledati svoju domenu a ne surađuje sa nekim drugim ministarstvom ili službom s kojim bi trebao biti integriran ili s kojim bi trebalo imati jednu vrlo tijesnu suradnju.

Ja moram naglasiti a mislim da je evo kolega Vidović bio sa mnom u Odboru za obranu, mislim da me može i podržati u tome. Sami proračun obrane koji varira između rečemo 4, 5 milijardi kuna od povećanja u prošlom sastavu Vlade za milijardu kuna uz sve nabavke i modernizacija mislim da smo evo svi članovi obrane koji ste evo većina ovdje iz prošlog saziva, na svaki plan nabave u ministarstvo smo bili pozvani, pregledali sve, mogli biti uključeni u svaki proces. Ja moram naglasiti upravo suprotno ovo što vi spominjete transparentnost i razlika u trošenju, od svih tih milijardi i stotine ugovora koji su većinom bili namijenjeni hrvatskim proizvođačima vojne opreme mislim da smo učinili tada u prošlom sazivu i ministarstva i samog Odbora za obranu velike stvari.

Što se tiče samoga sustava domovinske sigurnosti i nacionalne sigurnosti, upravo smo nešto i pričali … evo nešto su i Suverenisti spominjali u to, što se tiče revidiranja same strategije, mislim da smo velike pomake napravili upravo u prošlom sazivu i Ministarstva obrane zajedno sa ministrom Krstičevićom gdje smo raspodijelili vojsku i u Vukovar i Ploče i Varaždin i Pulu i jednostavno osigurali upravo da je hrvatska vojska na terenu, da je hrvatska vojska uz građane i da sustav domovinske sigurnosti zajedno sa ostalim službama i MUP-a i vatrogasaca i HGSS-a i ostalih bude u punom obimu što je u raznim i poplavama i požarima, evo nedavno i potresu u Zagrebu itekako se pokazalo da je od velike važnosti i snage naših oružanih snaga.

Ovo je misija u kojoj Hrvatska ratna mornarica već sudjeluje kao što smo čuli sa topovnjačom Vukovar, sada će ići brod Dubrovnik, prije je bilo 33 pripadnika mornarice, sada će biti 35. Isključivo mirovina misija, mirovna misija gdje se uči i tematika terorizma i sprečavanja sukoba na moru, sprečavanja krijumčarenja ljudi, ali i zaštita nacionalnih interesa od toga da naš brod, moramo isto naglasiti će isključivo raditi potporu pregleda drugih civilnih brodova u samoj misiji i tako stjecati iskustva koja nadam se da će i zapovjednici broda, ali i naši mornari poslije vratiti u oružane snage i sve to prenijeti. Ono što smo naglasili što je jako bitno na našu obalnu stražu jer smo evo i prošle godine mislim i donijeli novi zakon nakon 12 godina o obalnoj straži, nešto na što definitivno moramo ne samo ulagati nego itekako razvijati i otvoriti to pitanje da li da ostane pod mornaricom ili da to bude isključivo civilna služba. Ali ono što smo svi naglasili na početku, a mislim da to ide i u dobrom smjeru da su to osigurana sredstva, a to je upravo materijalne stvari Hrvatske ratne mornarice, a to su novi ophodni brodovi. Prototip 1 odličan napravljen, mislim da proizvodnja ne bi više trebala štekati nakon onih prvih malih bubica što se dogodilo u škveru.

Imamo nekoliko zapravo niz replika, prva je poštovanog zastupnika Željka Sačića. Zapravo svakako bi trebalo podsjetiti i na tragične slučajeve, prošlo je godinu dana od jedne tragedije, jedne strašnog gubitka našeg pripadnika hrvatske vojske pokojnog Josipa Briškog i isto na zadaći u međunarodnoj misiji uz ranjavanje svojih kolega. I ministra obvezujemo da učini sve kako bi se i u takvim slučajevima apsolutno zbrinulo koliko je to moguće sigurnost nakon takvih događaja za sve naše vojnike u svim misijama koji moraju biti apsolutno zaštićeni od svih rizika koji im se mogu dogoditi, a u najtežim slučajevima njihove obitelji što nažalost nije bio slučaj do tog doba.

Kolega Sučić dobro ste to i napomenuli, upravo je bilo prijepora oko sudjelovanja naših pripadnika oružanih snaga u raznim misijama mirovnim taj aspekt sigurnosti i da se ne da Bože nešto dogodi. Moramo i znamo svi da hrvatski vojnik bez obzira bio on u vojarni ili na terenu to je itekako opasan i rizičan posao. Ali upravo u prošlom mandatu veliki naglasak je upravo stavljen i na sigurnost naših oružanih pripadnika, posebice u ovim mirovnim misijama, ne samo konkretno u ovoj nego i Afganistan i ostale da se baš pripazi u kojem dijelu će sudjelovat i da nisu toliko izloženi rizicima i prijetnjama koji ih tamo očekuju. Kolega, što se tiče odlikovanja za „Oluju“ dakle ne odlikuje nitko bivšeg ministra nego odlikuje ratnoga zapovjednika gospodina Krstičevića. I nemojte to uopće dovoditi u pitanje, ne kao bivšeg ministra nego kao ratnog zapovjednika, isključivo i samo za to. Što se tiče trošenja, da ono je dijelom bilo transparentno, međutim ono što je problem to je što je tijekom ovog mandata debelo dopušteno modernizacija hrvatske vojske. Tu ste mogli vidjeti razliku upravo na modernizaciji vojske od 200, 300, 500 milijuna itd., prema tome ne možemo reć na kraju kada bi ocjenjivali mandat protekli da je to baš bilo uspješno. Kolega Vidović ovo ste se prvo referirali na nešto što je kolega Stier spominjao to ratni zapovjednik i ministar. Meni osobno što se mene tiče neka ga se odlikuje i kao ratnog zapovjednika, ali i kao ministra. Što se tiče opremanja hrvatske vojske ne mogu se složiti s vama, posebice što ste upravo vi sudjelovali u tome. Ok, bilo je problema i sa zrakoplovima i sa nabavom i sve na što ste vi prvi reagirali i skakali. Ali mislim, što se tiče ostalih grana vojske i sve što se nabavilo, uložilo, svih ugovora, svih milijuna koji se potrošilo, ne možemo reći da je sada Hrvatska vojska, da su općenito Oružane snage iste danas i prije 4, 5 ili 6 godina. Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupniče. Vi pokušavate uporno braniti neobranjivo. Govorite o transparentnosti, govorite o poštenju, međutim, moramo napomenuti evo ja nisam stvarno čitao registar javne nabave.

Kolega, niste pročitali, ja vam savjetujem da je pročitate. Dva, dva glavna naglaska ono što sam ja primijetio, možda sam u krivu, neka me ispravi i ministar i državni tajnik i glavni tajnik, dva naglaska su bili nema tajnih ugovora, nije ih bilo, znači transparentnost maksimalna, znači svi ugovori javni, možete to prolistati, ima sve na stranicama morh.hr i druga stvar, veliki naglasak se pokušao dati na hrvatskim proizvođačima i veliki broj ugovora je išao upravo na hrvatske proizvođače, što smo mislim, svi bili zadovoljni da je naša vojna industrija itekako profitirala i razvila se u zadnje 3, 4 godine.

Uvaženi kolega, u prošlom sazivu ste također, bili član Odbora za obranu stoga smatram da ste jako dobro upoznati s tim resorom. Osim ovog zakonodavnog okvira gdje se prišlo izmjenama i dopunama niz zakona te donošenjima novih da cijeli sustav poboljša, da se unaprijedi i digne kvaliteta života vojnika, rastao je iz godine i godinu i proračun. Upravo zato da se naši vojnici uvježbaju, osposobe, opreme. I taj cilj je postignut. Javna nabava, više puta ste naglasili, a nikad se nije prišlo javnoj nabavi da saborski odbor nije bio pozvan i upoznat sa svakom stavkom što se nabavlja, u kom periodu i u koju svrhu. Prema tome, govorim o zaista jednom transparentnom sustavu.

Čudi me kolege da sad, radi ne znam ili nekih političkih poena ili da otvore ne znam kakvu temu, koriste nešto što, što se mnogo učinilo u prošlom sazivu što je ministarstvo itekako raslo iz godine u godinu, ulagalo u hrvatske proizvođače, povećalo vojske nakon dugo godina za milijardu kuna, materijalno, financijsko vratila vojnicima i na plaće i sve dodatke i da je sad t o nešto negativno, mene iskreno čudi. Očekivao sam eto da će se kolega Bačić ispričati na povredu Poslovnika koje nije bilo, ali evo ja ću se ispričati njemu što me nije dobro razumio. Ja sam samo htio čestitati novome ministru i želim mu stvarno puno uspjeha u radu. Ne želim da mu se dešavaju da se ruše zrakoplovi, da se ruše helikopteri, da se prevrću oklopna vozila, da neki ročnici piju, da neki seksualno zlostavljaju druge ročnike i da ne daj Bože u ministru se u imovinskoj kartici pojave čudne nekretnine i sl. za vrijeme trajanja njegovog mandata. Ono što mu najmanje želim odnosno ne želim da se desi, da se ponovo izblamiramo sa nekom nabavkom, kao što je bila nabavka zrakoplova, tako da kolega Bačić, to je bilo moje mišljenje i imao sam samo dobro želje kad sam uputio to evo što sam sada rekao da se ovakve stvari ubuduće ne dešavaju, da ne ide se u lov na veprove sa vojnim helikopterima i da za vrijeme njegovog mandata nemamo takve afere. Kolega Kuzmanić, Oružane snage su veliki sustav sa puno ljudi uključeno u to. Ne vjerujem baš ni da novi ministar, da će moći utjecati normalno na svakoga vojnika i spriječiti nekakva određena ponašanja, ako je morao prozvati da su bili u promilima, doslovno u promilima i ne možemo reći da je Hrvatska vojska se nedolično ponašala ili radila probleme, dapače iz svih ovih misija i svih aktivnosti koje su imali i ovdje u RH, dobivali su samo pohvale, velike zahvale i mislim da smo nakon velikog mraka pod navodnike Hrvatske vojske kada ih se tjeralo u vojarne i zatvaralo i micalo s ulica, sada ipak smo u 3 godine uspjeli vratiti da kada je hrvatski vojnik na ulici, kada je hrvatska zastava na ulici, kada je počasna straža negdje, da su ipak građani sretniji i zadovoljni s tim, bez obzira što su ih neki prije itekako zatvarali u vojarne.

Uvaženi kolega Bačić. Htio bih podsjetiti samo ovo što ste maloprije spomenuli u svom govoru, status hrvatskog vojnika, da smo vraćanjem statusa hrvatskog vojnika, kakvog to hrvatski vojnik i zaslužuje, a ne samo hrvatski vojnik već svi djelatnici Ministarstva obrane vratili ponos hrvatskom vojniku i HV-u koji je po meni bio bitno narušen.

Kolega, u pravu ste, mislim da o tome nismo pričali, a malo smo evo i pobjegli van teme i van ove mirovne misije. Ovo je bio definitivno mandat vojnika iako smo mi zvali ono bila je godina vojnika, pa godina sportske spreme vojnika, al mislim da je ovo bio mandat vojnika gdje se vratilo na vojnika kao individuu da su se vratila sva materijalna prava koja su oduzeta, da su se opremile vojarne, da se opremio sami vojnik, da se uložilo dosta u sami znanstveni dio tj. evo i transformaciju vojnog učilišta i sveučilišta što će pomoć budućim časnicima i dočasnicima, da ne spominjemo šta im je bilo ukinuto od dodatka na stražu, blagdana, da su časnici i obični vojnici jeli različitu hranu itd., itd., to je sad sve vraćeno i nadam se da će ostati, nadam se da ova korona neće puno utjecat na proračun Ministarstva obrane, da ćemo i dalje radit i unapređivat.

Uvaženi potpredsjedniče, saborske zastupnice, zastupnici, prije nego što vam se zahvalim što ste jednoglasno podržali odluku, htio sam najavit da ćemo do kraja godine ovdje u saboru imati dokument „Dugoročan plan razvoja oružanih snaga“, on će u naravi obuhvatiti gotovo većinu tema koju ste vi otvorili u ovoj raspravi, tako da vjerujem mi kroz saborski odbor i kroz raspravu koja će bit ovdje u sabornici na temu oružanih snaga da ćemo pronaći kako rješenja, isto tako dokument će pratit i jasni izvori financiranja i što će se opremati u HV-u. Cilj nam je da u sve 3 grane idemo i dalje ka modernizaciji, podizanju razine obuke, isto kao i štićenje dosadašnjih prava koje HV u ovom trenutku ima, koje je definitivno doznačila razdoblje kolege Krstičevića.

Evo, ja se radujem tome i očekujem od vas ministre stvarno da, pogotovo u ovoj korona krizi koja je pred nama, malo revidirate što se do sada radilo, da malo isto tako pogledate i neke nužne nabavke, vi znate da je pred nama uskoro i modernizacija oklopnih vozila odnosno i tu imamo određene nabave kojima ćemo se možda morat pozabavit, a od vas kao ministra očekujemo da se malo bolje posvetite tome, naravno sve u interesu HV-a i hrvatskih vojnika, zaštite naše domovine, a i naravno racionalizacije našeg proračuna koji je evidentno ove godine jako, jako ugrožen.

Povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za početak mirovanja zastupničkog mandata Josipu Salapiću, kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti njegove zamjenice Maje Grba Bujević.

Niko se ne javlja. Zaključujem raspravu. O tome ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Kao što ste jutros obaviješteni, sutra ćemo nastaviti u 11,30 sati sa iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a glasovali bi o raspravljenim točkama u 12,30.